Naším problémem je, že předseda vlády ztratil zdravý úsudek, nebo vědomě neříká pravdu a jeho hnutí ANO se tváří, že žádný problém neexistuje.

My jsme tu ale Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, my se nemůžeme vymlouvat na procenta podpory tomu nebo onomu politikovi nebo politické straně. My tady máme dělat rozhodnutí, která obstojí před požadavky na kvalitu demokracie, politickou morálku, ano, která obstojí i před zdravým rozumem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, loni na podzim jsme v této Sněmovně byli nuceni navrhnout vyslovení nedůvěry předsedovi vlády. Ukázalo se tehdy, že předseda vlády nedisponuje osobně většinovou podporou v této Sněmovně, ale ani se nenašlo dost hlasů pro jeho odvolání. Ústavně tedy tehdy předseda vlády obhájil svou pozici, ale nezískal osobní politickou podporu.

na otázku, jestli si myslíme, že předseda vlády silně podezřelý z neoprávněného čerpání evropských dotací může za této situace také silně hájit české národní zájmy. Ano, na tyto otázky by měl každý poslanec při hlasování o důvěře odpovědět sám sobě a odpovědět na ně i svým voličům. A já jsem přesvědčen, že si to vlastně nikdo z lidí v této Poslanecké sněmovně opravdu nemyslí. Ale nejsem přesvědčen, a to přiznávám, nejsem přesvědčen, že to každý v této Sněmovně dokáže potvrdit i hlasováním. Je to politicky patová situace, známe ji z minulého podzimu. Jenomže dnes máme oproti tomu podzimu ještě jeden problém navíc a ten problém má dva rozměry. Jeden rozměr je stamilionový, zatím, a může být i miliardový, víme to všichni. A ten druhý rozměr je stejně vážný. Totiž i kdyby se ukázalo, že pan Babiš a jeho firma formálně zaparkovaná v tzv. svěřeneckém fondu dokáže vyvrátit některé formální postupy při přidělování dotací, tak určitě nedokáže vyvrátit silné, jasné, dalo by se říct tvrdé a nekompromisní argumenty o tom, že celý svěřenecký fond je ve skutečnosti jedna bezvýznamná formalita, což všichni, jak tu sedíme, vlastně víme; že se zde přijal zákon, který měl politicky zdůvodnit setrvání Andreje Babiše v exekutivě, ale ve skutečnosti se nakonec nezměnilo nic. Majitelem je reálně Andrej Babiš a je pochopitelné je pochopitelné, pokud jedná ve prospěch svého podnikání a jeho podnikání zase koná v jeho prospěch. Já jsem, dámy a pánové, tady na podzim řekl, že je lidsky pochopitelné, že předseda vlády nedokáže oddělit své osobní zájmy a osobní problémy od výkonu funkce předsedy vlády, a proto nemá vykonávat funkci předsedy vlády, že i kdyby chtěl, tak se musí snažit o vyvinění před zákonem, a že to je i jeho ústavní právo občana, a jistě se bude snažit v tomto případě zase, aby neutrpělo jeho podnikatelské impérium. Je vcelku přirozené a pochopitelné, že své osobní zájmy a zájmy své rodiny bude chránit tvrdě a nekompromisně. Je to pochopitelné. Ale právě proto, právě z těchto důvodů nemá být předsedou vlády a právě z těchto důvodů je potřeba, aby požádal Poslaneckou sněmovnu znovu o důvěru. A jestliže bude předseda vlády tvrdě a nekompromisně hájit své osobní zájmy a zájmy své rodiny, tak my jsme tady proto, abychom tvrdě a nekompromisně chránili zájmy občanů a zájmy českých daňových poplatníků. Proto pokud předseda vlády nepožádá o důvěru, je naší povinností tvrdě a nekompromisně chránit zájmy lidí před zájmy předsedy vlády a chránit české zájmy před osobními zájmy předsedy vlády! Dámy a pánové, a podle toho bude Občanská demokratická strana také postupovat!

Připraví se pan předseda Výborný. Prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, k případu zprávy Evropské komise je třeba přistupovat věcně a s jasným cílem chránit zájmy České republiky. To proto jsme i tento bod tímto způsobem nazvali.

Dovolte mi pár poznámek. Přesto je důležité si říct, že to neznamená neexistenci rizika pro Českou republiku.

My je rozhodně vůbec nepodceňujeme. Ministerstvo financí nás musí seznámit se svým hodnocením obsahu zprávy a musí nám říct, zda mohlo dojít k porušení zákona. Za druhé. Nejde jinak, než znovu opakovat, že systém evropských dotací je neefektivním socialistickým nástrojem ekonomického řízení, který ničí tržní prostředí. Do podnikatelského prostředí systémově nepatří. Vytváří zde korupční prostředí. Prostředí ke zneužívání vlivu vlivných, ale také prostředí k nátlaku na příjemce pomocí byrokracie a subjektivních kontrol. Tisíce příjemců dotací mají zkušenosti z kontrolních závěrů, řešení námitek a dobře vědí, že je podstatné vyčkat na definitivní uzavření případu. Dnes jsme tady už slyšeli, kolik starostů postavilo různé potřebné věci z těchto dotací, já to chápu, ale také mnoho z nich se potýkalo právě s těmi subjektivními kontrolami a s problémy, které museli řešit tak, že do těch dotací v poslední době už ani nejdou. Za třetí. Naše hnutí není součástí této vlády a tuto vládu jsme nikdy nepodporovali.

Byl by to také zásadní podraz na voliče této země.